Děkuji, pane předsedo. Ono se to těžko argumentuje. Pan Kalousek... Dvacet let tady je.

Takže on navrhoval podstatně více. A samozřejmě pan Kalousek se nám vysmívá. Ale on ví dobře, že to není reálné. Protože pokud bychom měli akceptovat podmínky strukturálního deficitu v rámci fiskálního paktu, tak bychom museli jít na deficit někde řádově kolem 60 miliard, takže bychom museli všem státním zaměstnancům dát poloviční výplaty. Je to jen gesto. Je to výsměch.

K panu Bendlovi.

Pokud tito lidé budou mezi námi v parlamentu, tak se nikam nikdy nepohneme. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kalousek. Máte slovo. Ne, vážně. Není v tom žádná demagogie. Cituji pouze materiály Ministerstva financí, doporučení OECD a doporučení Evropské komise. Jestliže neumíme snižovat strukturální deficit tím nejpomalejším doporučovaným způsobem 0,5 %, tak je to docela ostuda.